Nevím, jestli odbory s něčím takovým souhlasily, možná si představují, že to bude mnohem jednodušší, ale my si tu situaci celkově obecně zkomplikujeme. Protože vznikne další partner, kterého bude potřeba brát vážně a který, a to mi věřte, ať si může dnes koalice myslet, že lidi, které dosadí do funkce generálního ředitele všech státních úředníků a náměstka generálního ředitele všech státních úředníků, že v okamžiku jejich jmenování budou loajální vůči vládní koalici, tomu nemůže věřit nikdo. Možná pár jednotlivců, kteří přímo ovlivní to, jestli to bude Špidla, nebo nebude, nebo jestli to bude někdo jemu podobný, možná chvíli na základě kamarádských vztahů to bude fungovat, ale nebude to nezávislá funkce, nebude to nezávislý státní úředník.

Sami musíte cítit, že tohle nemůže fungovat, resp. že to pro Českou republiku nemůže být něco, co bychom potřebovali, a že tohle ani nemůže být podmínka Evropské unie, i když věřím tomu, že by si to leckterý byrokrat v Evropské unii přál, aby Česká republika ztratila jakoukoli svoji dynamiku, jakoukoli svoji konkurenceschopnost, aby byla hendikepována tím, že než se budete dohadovat s legálně a legitimně zvolenými politickými reprezentacemi, budete si to muset všichni jít předjednat ke generálnímu řediteli všech státních úředníků, pak se zeptat případně nějakého náměstka tady v Praze, podotýkám. Protože i to byla správná poznámka, že vlastně ten systém státní správy je rozprostřen na celém území České republiky.

Ale připomínám, že např. za první republiky, a to byl velmi slušně a solidně vypracovaný byrokratický systém, jak potrestat státního úředníka, když se něčeho dopustí. Protože to bude muset udělat to generální ředitelství. A to generální ředitelství na to bude potřebovat nějaké právníky a nějaké další firmy, které budou posuzovat, jestli ten dotyčný zaměstnanec v Dolní Lhotě se opravdu nedopustil něčeho protizákonného a jestli ho potrestá tak či onak. Jestli s ním zavede nějaké řízení, nebo jestli ho dá k soudu apod. Což samozřejmě zase nezpružní výkon státní správy a fungování České republiky jako celku.

Že neplatí, že se tady bavíme o rovných podmínkách pro všechny státní úředníky, to je také potřeba tady silně říci. Není to tak, že by všichni státní úředníci měli svoji státní definitivu a že o všechny bude postaráno a že všichni dostanou odstupné nebo ty zlaté padáky, které navrhuje ministr bez práce. Prostě je potřeba, aby i státní úředníci věděli, že tady budou jiné kasty.

Mimochodem při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro veřejnou správu přišli lobbovat i představitelé státních institucí, zdali by nakonec ten zákon nemohl být jiný apod.

Takto důležitý návrh zákona neprošel řádným připomínkovým řízením. To v minulosti, protože ten návrh reformy veřejné správy předkládala vláda, přestože jsme k tomu pak udělali komplexní pozměňovák, po dohodě s vládou, ale ten základ prošel připomínkovým řízením.

I k takovýmto disproporcím vede tento návrh služebního zákona, protože prostě obešel systém, ke kterému by se mohli vyjádřit jednotliví ministři, nebo chceteli, ministerstva. I když z toho, jak to tady vidím ministr vnitra, už jsem říkal, se omluvil, protože ho to nezajímá. Už podruhé. Podotýkám podruhé.